Tato ustanovení posilují práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a zejména včasné, informace o jejich spotřebě tak, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o tom, jak ta jejich spotřeba v reálu vypadá. V průběhu přípravy návrhu tohoto zákona probíhaly konzultace s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které koordinuje transpozici těchto a jiných ustanovení směrnice. Za účelem informovanosti se transponuje povinnost poskytovatele služeb informovat příjemce služeb o jeho zjištěné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody v pravidelných, směrnicí předpokládaných alespoň měsíčních intervalech, a to za předpokladu, že tuto spotřebu lze zjišťovat pomocí dálkově prováděných odečtů.

Nicméně tato směrnice již toto neupravuje, tato transpozice upravuje pouze ty odečty. Dalším transpozičním ustanovením se navrhuje stanovit povinnost poskytovatele služeb, aby na žádost příjemce služeb informoval poskytovatele energetických služeb podle zákona o hospodaření s energií o vyúčtování a zjištěné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody a příjemce služeb za poslední tři roky. Navrhované úpravy nejdou nad rámec požadavků té směrnice. Domnívám se každopádně, že vzhledem k současné situaci, kdy se na spotřebu tepla bude nepochybně v nadcházejícím období klást velký důraz, a mnoho našich občanů se bude zamýšlet nad tím, jak tuto spotřebu snížit, je skutečně žádoucí informovanost o spotřebách v těch pravidelných intervalech zvýšit. Vedle změn zákona, které souvisí s transpozicí směrnice, se navrhuje ještě upřesnění ustanovení o určení výše spotřební složky příjemce služeb, který některým z přesně vymezených způsobů zmaří zjištění svojí spotřeby tepla nebo teplé vody poskytovateli služeb.

Návrh zákona byl 10. prosince 2020 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení.

Členové Poslanecké sněmovny tak nepřijdou o možnost do problematiky vstoupit i v případě, že ten implementační návrh my schválíme už dnes. Zároveň musím upozornit, že gestorem transpozice příslušné směrnice je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Děkuji za pozornost. Dovolím si požádat o schválení tohoto návrhu zákona již v prvém čtení s tím odkazem, že potom ty implementační věci budou dále dořešeny v novelizaci patřičné vyhlášky, kterou bych rád probral se svými kolegyněmi a kolegy zde ve Sněmovně, například na příslušných výborech. Děkuji. Také děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jiří Havránek. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, krásný dobrý večer. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona 12. 4. tohoto roku.

Tato ustanovení posilují práva příjemců centrálně přepravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě. Další informace už zde zazněly od pana ministra. Dovolím si pouze konstatovat, že tento tisk byl jedním z hlavních témat kulatého stolu, který pořádal mnou vedený podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu, kde jsme seděli se zástupci sektoru nájemního bydlení.

Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji, paní předsedkyně.